Třetí věc je totální nedostatek průvodců v českých regionech.

To znamená, jeden byl ten, který měl licenci, neuměl ani slovo japonsky ani čínsky, ale ta skupina si ho musela platit.

Takže je to přesně naopak. Je to přesně naopak, ten argument v praxi. Takže vám říkám, jaká byla praxe.

Takže bych vás chtěl zároveň vyzvat, abyste nějakou ukázali. Kromě toho, že to říkáte verbálně.

Ani jednou dokonce. To znamená, jestli kvůli nějakému okrajovému případu chceme postihnout opravdu takhle obrovský segment s těmi výtkami, které já tady říkám, tak to je opravdu nepoměr.

Já jsem přímo v té praxi každý den.

Kdo má volnou, bude mít prostě průkazku, kdo si chce udělat, tak bude mít průkazku jiné barvy nějaké.

Dál.

Tak o Německu jsme mluvili, tam je to volná živnost. Ale tak řekněme Rakousko, kde to není volná živnost.

Takže to jenom na okraj.

Pozor.

Turistická špičková země.

Takže znova opakuji, že my bychom rádi dali návrh na zamítnutí. A je to i stanovisko Asociace českých cestovních kanceláří a agentur, která zastupuje více než 200 cestovních kanceláří na českém trhu.

A že ten návrh by fatálně postihl celou řadu segmentů, které jste podle mě na magistrátu ani nediskutovali.

Z tohoto pohledu bych chtěl ještě říci poslední věc. Vy jste mluvili o kvalitě. Tam přece reklamačním místem není průvodce. Většina průvodců je najímána cestovními kancelářemi.

Proto opět garantem kvality té služby není průvodce. Ano, to je v minimu případů, nebo ve velmi málo případech. To je i podle českého zákona reklamační místo. Takže to jsem chtěl jenom říci, že i tento argument se trošku míjí v praxi.

Myslím, že ten návrh já jsem to říkal i při těch interních jednáních.